Příjmů bude mít víc než dost.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní předsedkyně.

Otázka: Jak je na tom matka samoživitelka s postiženým dítětem při dnešní ceně benzinu a nafty?

Jak vláda pomůže těmto rodinám?

Úřad práce nedává žádnou možnost žádat o příspěvek na mimořádnou okamžitou pomoc na pohonné hmoty.

Přestanou tedy vozit děti do školy nebo k lékaři?

A s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Karel Havlíček. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Schvalujeme rozpočet, o kterém víme všichni, že bude novelizován. To bych ani nikomu nevyčítal, konečně i my jsme v době krize museli několikrát rozpočet novelizovat. Rozuměli jsme tomu, že tam můžete udělat svoje vlastní úpravy, že ho můžete změnit, ale v čase by se novelizoval a mohli jsme si ušetřit tříměsíční rozpočtové provizorium, které končí tím, že schvalujeme rozpočet, o kterém všichni vědí, že ho budeme opět novelizovat. Rozumím tomu, že rostou výdaje, nikdo nemůže za Ukrajinu a nikdo by vám to také nevyčítal. Ale není pravdou to, že se rozpočet bude novelizovat jenom kvůli ukrajinské krizi. V rozpočtové rezervě, ve které v celoročním objemu by bylo 8 miliard korun, by se pravděpodobně daly výdaje spojené s Ukrajinou rozpustit, kdyby se ovšem nepracovalo od začátku s účetními triky, vědomi si toho, že rozpočtová rezerva je pouze na papíře, a že to, co jsme vydávali za úspory, ve skutečnosti úspory nejsou, ale že se nám projeví buď tím, že vyčerpáme velmi brzy rozpočtovou rezervu, anebo tím, že budeme vycházet z budoucích příjmů, případně to, že vytáhneme zdroje, které tam zůstaly ještě z roku 2021.

Nevyčítáme vládě cenu energií, to není její vina.

Situace je vážná.

Takže jsme všichni očekávali s napětím to, jak dopadne včerejší vláda, kdy se signalizovalo, že přece jenom může dospět k určitým změnám a že se vytvoří alespoň základní rámec podpory v oblasti energetiky a pohonných hmot. Jaký je výsledek?

Podpora růstu cen plynu, která je desetinásobně větší než před rokem nula. Podpora v rámci enormního růstu cen pohonných hmot v důsledku růstu cen ropy, který je na burze přibližně dvojnásobný vůči roku minulému, následující: biosložky dle tvrzení vašeho pana ministra průmyslu Síkely, dopad na ceny nula. Optimisté tvrdí, že v nejlepším případě by to mohlo být kolem koruny, takže v podstatě pomoc prakticky žádná.

Takže odebíráte z rozpočtu něco, co mohlo sloužit. Nikomu to nepomůže v tuto chvíli, a když, tak naprosto minimálně, a výsledek je ten, že ceny pohonných hmot budou stejné, tak jako byly.

V současné době jsme vyčerpali všechny přihlášky s přednostními právy, a v tom případě budeme pokračovat v rozpravě podle řádně přihlášených. Já tedy požádám o vystoupení pana poslance Jana Volného a připraví se pan poslanec Farhan Kamal.

V případě, že zde není přítomen...